Máme tady kompletní omluvy načtené.

Nyní již dávám slovo paní poslankyni Jaroslavě Pokorné Jermanové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Vážený pane premiére, chtěla bych se vás zeptat na váš osobní postoj ke kauzám, které se množí u jednoho z vašich koaličních partnerů, u hnutí STAN.

Chci se proto zeptat, zda je tato změna, kterou jste sliboval a kterou měli lidé očekávat? Vyvodíte z toho nějaké důsledky? Jak hodnotíte v této situaci důvěryhodnost celé vaší vlády? Je nadále udržitelná pozice Víta Rakušana, předsedy problematického hnutí STAN, ve funkci ministra vnitra? Nicméně už jeho setrvání v této funkci je vzhledem k vaší předvolební i dřívější opoziční rétorice velmi konfliktní.

Děkuji, paní poslankyně. Nyní se ujme slova pan předseda vlády České republiky Petr Fiala.

Už to je samozřejmě něco, co ukazuje náš politický styl. Ale k otázce paní poslankyně, která je určitě otázkou závažnou a důležitou. Já nemám radost z žádných kauz tohoto typu. Jsem přesvědčen, že je potřeba všechno řádně vyšetřit, a pokud se někdo dopustil nějakého trestného činu nebo pochybení, tak je potřeba ho za to taky potrestat, spravedlnosti musí být dán průchod. A nemám nejmenší pochybnosti o tom, že tomu tak také v tomto případě bude.

Mohu přemýšlet nad tím a musíme nad tím přemýšlet všichni, jestli informace z živých kauz, které se v tomto rozsahu dostávají do médií, jsou takto v pořádku a jestli tímto způsobem, jestli tímto způsobem důvěru ve spravedlnost v České republice posilujeme. Abych odpověděl na vaši otázku úplně jasně. No samozřejmě ano.

Ale pan Hlubuček byl vyzván, aby okamžitě opustil všechny funkce, a to se také stalo.

Ale rozlišujme, jsou případy, které jsou vyšetřovány policií, jsou případy, kde se jedná třeba o otázku morální nebo politické etiky, i v případě pochybení v oblasti politické etiky. Hnutí STAN reagovalo tak, že bývalý předseda poslaneckého klubu, který získal stipendium ve Spojených státech, rezignoval na svůj mandát. Takže je tu rychlá reakce, je tu rychlá reakce i v případě podezření z trestného činu prakticky hned první den. A to je opravdu velký rozdíl mezi tím, jak k tomu přistupovalo vaše hnutí ANO.

No určitě ne. Podívejme se na problém ve Středočeském kraji, kde jste byla hejtmanka. Můžeme si tady ty kauzy připomenout. Vyvodila jste z toho politickou odpovědnost? Jste poslankyní Poslanecké sněmovny, kandidovala jste. Takže tady vidíte ten rozdíl. Nic, účelovka, jedeme dál, všichni jsou proti nám. A tady vidíte, při podezření, morálním pochybení, jsou vyvozeny jasné závěry. To je ten rozdíl. A já myslím, že pokud ho nevidíte vy, paní poslankyně, tak to určitě vidí voliči a vidí to ti, co se na nás teď dívají a co nás sledují. V případě pana ministra vnitra já nemám žádný signál ani z médií, že by ta kauza zasahovala jakkoliv do činnosti vlády.

Tady není ani stín pochybností. Samozřejmě že všichni postupují nestranně včetně pana ministra vnitra, v jehož nestrannost mám důvěru.